Ano, tomu rozumím, pane poslanče.

Píše: Ačkoliv jsme z povahy svého podnikání na spolupráci s cestovními kancelářemi závislí, a tudíž máme zájem poskytnout co možná nejširší služby, musíme však partnerům sdělovat, že při stávajícím znění návrhu zákona nebudeme s to pojištění insolvence cestovním kancelářím nadále nabízet. Mezi hlavní důvody patří zejména neochota akcionářů, ale i zajistitelů přijímat rizika a akceptovat pojištění pokrývající výplatu pojištění nad ujednaný limit.

Zkusím to přeložit. Každý, kdo uzavírá pojistnou smlouvu, tak tam má výši plnění. A záleží na něm a také na té pojišťovně. Zaplatíte všechny škody, které ti klienti vykážou. A je úplně jedno jestli byl limit deset milionů, ale škoda bude dvacet, zaplatíte dvacet. Je logické, že nikdo takové pojistky nechce uzavřít. Tak jaká ochrana spotřebitele? Které spotřebitele to ochraňuje? Jak to pomáhá českým cestovním kancelářím? Nijak. Naopak jim to škodí. Mě by skutečně zajímal názor ministra financí, zda o tom ví, co jeho kolegyně z vlády dělá pojišťovnám a co jim navrhuje a jaké riziko připravuje ne pro ty pojišťovny, ale pro ty klienty.

O tom podle mě není sporu. Ale mají se platit také všechny koupené zájezdy rok dopředu? Je to tak i v jiných druzích podnikání?

Musíte se standardně přihlásit bohužel do insolvenčního řízení nebo do řízení o bankrotu a pak vaše pohledávky jsou nějakým způsobem uspokojeny spíš méně než více, to je pravda. A tady je navrhováno zákonem bezlimitní plnění. Na druhé straně, aby to prošlo, tak cestovní kanceláře to těm pojišťovnám skutečně nemusí posílat to, co my kritizujeme, že to je zbytečné, a ty konkrétní údaje, protože ta pojistná smlouva prostě nebude uzavřena. Vy to přece víte, že ten problém existuje. A jak ty pojišťovny chcete donutit, když ten zákon projde tak, jak vy navrhujete, aby ty pojistné smlouvy uzavřely? Některým poslancům to připadá úsměvné. Prostě to neuzavře.

Děkuji. Mám dvě faktické poznámky pana poslance Pilného a pana poslance Petra Bendla.

Dobře, tak bez rozpravy. Zagonguji, odhlásím vás, požádám vás o novou registraci.

Kdo je proti?

Pokračujeme.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, jen krátce bych zareagoval na to, co do toho zákona nepatří.

My jsme požádali doprovodným usnesením, tedy myslím hospodářský výbor, pana ministra vnitra, aby to vyřešil v rámci integrovaného záchranného systému, protože tyhle věci tam prostě nemají co dělat. Děkuji za pozornost. Nyní faktická poznámka pana poslance Petra Bendla a potom faktická poznámka pana poslance Tomio Okamury. Chtěl jsem poprosit paní ministryni, aby konečně se k materiálu, který předkládá, vyjádřila, tak aby se k němu mohli případně vyjádřit i další reakcí na to, co ona řekne protože my jako obyčejní poslanci, kteří nemáme právo vystoupit kdykoliv, pak nemůžeme reagovat na její vystoupení. Tak vás moc prosím, abyste reagovala na to, na co se vás tady kolegové ptali. A zároveň chci říct poznámku. Mám pocit, že je mi to jasné. Vy jste zkrátka protože jsem si nejdřív myslel, že jste agenty pojišťoven, teď to vypadá tak, že abyste si pojišťovny udobřili, chcete jim dát možnost surfovat po číslech účtů a po účtech téměř všech cestovních kanceláří. Ale nějak se vám vytratil právě ten klient. Výsledkem bude, že v bitvě mezi pojišťovnami a cestovními kancelářemi se ten klient rozhodne, že půjde do cestovní kanceláře v zahraničí, protože ministryně pro místní rozvoj, potažmo Sněmovna, je tady odtud vyžene. Nyní faktická poznámka pana poslance Tomio Okamury.

To znamená, naopak tato novela zákona, kterou připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj, jde v souladu s trendem v Evropské unii, byť já jsem za cestovní kanceláře samozřejmě, ale říkám to tady férově, a musím říci, že právě naopak to stoprocentní plnění, oprávněný nárok klientů, je teď nově požadováno. Cílem té novely je ochránit stoprocentně spotřebitele.